Omlouvám se, vzniklo nedopatření.

Omlouvám se, neměl jsem to tu napsáno a přebral jsem řízení schůze. Prosím, pane poslanče.

Je to procedurální návrh, se kterým se vypořádáme nejprve tím, že podle pravidel a jednacího řádu Sněmovny nejprve budeme hlasovat o tom, že ze zvlášť závažných důvodů se tímto bodem budeme zabývat. Má proti tomuto postupu někdo nějakou poznámku? Zahajuji hlasování o tom, že se budeme zabývat tímto bodem ze zvlášť závažných důvodů. Prosím, přihlaste se vašimi hlasovacími kartami.

Počet přítomných se ustálil.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji. A nyní se tedy budeme zabývat návrhem, který přednesl pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ve zmatcích vzniklých při střídání řídícího jsem i já udělal chybu, což se mi stává maximálně jednou za 17 let.

Já jsem ve své zpravodajské zprávě při projednávání bodu s návrhem souhlasil, a nyní tedy navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání návrhu zákona o myslivosti, sněmovní tisk 340, o 30 dnů. Já se panu poslanci omlouvám. Chybí nám tady ještě jedno hlasování. My jsme teď odhlasovali to, že ze zvlášť závažných důvodů se budeme zabývat jeho návrhem. Já o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

V této chvíli jsme zařadili bod.